Nejsou to jenom úředníci. Jsou to také úředníci, ale jsou to prostě všichni státní zaměstnanci placení ze státního rozpočtu.

Nemohu to řešit pouze extenzivně.

To je prostě nesmírně neodpovědný trend, který obě dvě vládní strany za posledních šest let způsobily, tento nárůst státních zaměstnanců a s nimi související platy.

A tady vidíte ty priority.

A zdaleka to není způsobeno jenom poměrně oprávněným nárůstem státních zaměstnanců.

Ovšem podnikatel politický, který nakládá s penězi daňových poplatníků, to klidně udělá.

Paní ministryně říká, musíte se dívat na veřejné finance jako celek. Ale ta skutečnost, že řada obcí má na svých účtech nasysleny velké peníze, tu odolnost státního rozpočtu nezvýší, protože on nese zátěž sociálního státu, penzí, sociálního systému, on nese zátěž financování zdravotního pojištění za 60 % populace.